Pokud se dočasné ochrany vzdali, je možné o ni požádat znovu. Jde například o státem hrazené zdravotní pojištění po dobu prvních 150 dnů od udělení dočasné ochrany.

Tento i ostatní benefity jsou vázány na konkrétní osobu, nikoliv na jednotlivé žádosti.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Výbor pro bezpečnost, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedkyně, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 351/1. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost, poslanec Martin Exner, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy zdůvodnil.

Žádné pozměňovací návrhy nebyly dodány.

Pro pořádek uvedu, o čem budeme hlasovat. Dám hlasovat o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh?

Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme schválili, že otevřeme obecnou rozpravu, a já tedy otevírám obecnou rozpravu.

Prosím, paní poslankyně. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych se také ráda vyjádřila k takzvanému lex Ukrajina IV a navázala bych na zpravodaje bezpečnostního výboru, který tady řekl, že na bezpečnostním výboru nebyl přijat žádný pozměňovací návrh.

Když jsme projednávali daň z mimořádných zisků, tak nám tady pan Zbyněk Stanjura předložil komplexní pozměňovací návrh, který měl 31 stran.

Ale především, co v tom návrhu není, je otázka sociální podpory právě ve vazbě na integraci uprchlíků, a to testování příjmu a majetku uprchlíků.